Děkuji.

Navrhovatelem je pan poslanec Martínek a jedná se o emeritního rektora Technické univerzity v Liberci.

Další návrh? Děkuji.

Návrh byl přijat. Děkuji.

Jedná se o náměstka pro řízení sekce právní a konzulární Ministerstva zahraničních věcí.

Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Hlasování pořadové číslo 325, přihlášeno 154 poslanců, pro 58, proti nikdo. Návrh byl zamítnut. Já bych vás poprosil o klid! Děkuji.

Navrhovatelem je pan poslanec Čižinský.

Děkuji.

Děkuji.

Pan prezident Zeman ho dlouhodobě odmítá jmenovat generálem. Zahájil jsem hlasování.

Děkuji.

Návrh byl přijat. Další návrh, prosím. Děkuji.

Položil pevné základy československému celnímu právu. Zahájil jsem hlasování.

Návrh byl přijat. Další návrh? Děkuji. Dalším návrhem je na vyznamenání pana Jana Slabáka

Návrh byl přijat. Děkuji.

Zahájil jsem hlasování.

Hlasování pořadové číslo 332, přihlášeno 153 poslanců, pro 62. Proti nebyl nikdo. Návrh je zamítnut. Děkuji.

Navrhovatelem je pan poslanec Rakušan.

Hlasování pořadové číslo 333, přihlášeno 152 poslanců, pro 69, proti nikdo.